Stát je tady pro občana, nikoliv občané pro stát. Je toho moc. Je toho za posledních mnoho měsíců moc. Stát se snaží mít nad každým občanem kontrolu a každého učinit na něčem závislým.

Děkuji.